Děkuji, pane předsedající. Při vší hluboké úctě nemohu souhlasit s tím, že represe, která nebolí, má smysl.

Já myslím, že v tomto zákoně represe není nějakým brutálním způsobem definována, a ani bych si nedovolil použít slovo represe. Všechna řešení mají svoje problémy a svoje chyby. Tak já vnímám tu diskusi.

To nemá dobré řešení, a pokud nějaký stát přišel na to správné řešení, sem s ním, já budu velmi rád za něj bojovat!

Prosím, máte slovo. Vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem původně vystupovat chtěl, a to mnohem dříve.